Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Adámková Věra zdravotní důvody, Babiš Andrej pracovní důvody po celý jednací den, Adámková

Mám zde jedno sdělení: pan poslanec Bžoch hlasuje s náhradní kartou číslo 31. Toliko omluvy. Dnešní jednání zahájíme projednáváním bodu 167, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že podle schváleného pořadu schůze budeme bezprostředně po projednání bodu 167 pokračovat projednáváním bodu 171, to je sněmovní tisk 342, novela zákona o státní sociální podpoře ve zkráceném jednání. Ještě upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich slosování.